Samozřejmě to samé platí o našem druhém pozměňovacím návrhu, kdy přidáváme peníze do záchrany a obnovy kulturních památek na programy na záchranu a obnovu kulturních památek do Programu záchrany architektonického dědictví a Programu regenerace městských památkových rezervací, a to do každého po 50 mil. Naopak, dokonce v jednom roce tam došlo k poklesu finančních prostředků. A opět, jsou to investice drobné, mohou pomoci rozhýbat lokální ekonomiku.

Pak tu máme jeden takový drobný pozměňovací návrh, co se týče výše finančních prostředků, ale o to neméně důležitý.

Myslím, že i takováto akce si zaslouží velkou pozornost, protože to není jenom akce regionální, ale celostátní a skutečně velkého významu. Proto navrhujeme navýšit, nebo přidat peníze do kulturních aktivit, do prioritních akcí, a to ve výši částky 5 mil. korun. Musím jenom připomenout, že nad touto akcí, na kterou se obec a různé spolky a ostatní města přilehlá připravují řadu let, nad projektem převzal záruku i tehdejší ministr kultury Daniel Herman, a myslím si, že to skutečně zaslouží pozornost. Tak doufám, že takovýto nepatrný pozměňovací návrh, který samozřejmě, ta akce je velmi významná, tentokrát nebude komentována tak, že by se mohl zhroutit státní rozpočet. Čtvrtým pozměňovacím návrhem je pomoc potravinovým bankám. Já tuto záležitost sleduji již řadu let. V prvním roce, kdy jsme přišli do Sněmovny v tomto volebním období, se mi podařilo prosadit ve výboru zemědělském navýšení pro potravinové banky. Postupně se navyšuje.

A každoročně mohou požádat o dotace. A každoročně se opakuje to, že na konci roku se ocitají bez provozních peněz. A každoročně jim Ministerstvo financí, resp. Ministerstvo zemědělství dává peníze navíc. Musím říci, že ta částka se jim každý rok dává navíc až někdy v prosinci. Myslím, že není dobré, a je jasné, že je potřeba, aby mohly najmout nové lidi, protože počet tun, množství potravin, které jsou rozdělovány, se navyšuje.

Takže vás také prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

A dále kraje...

Také děkuji. Dále kraje jakožto objednavatelé této dopravy byly vyzvány, aby neomezovaly počty spojů, aby nedocházelo k vysoké koncentraci cestujících v autobusech nebo vlacích. Také v důsledku tohoto se významně propadly tržby z jízdného, ale náklady zůstaly v nezměněné výši.

A tak po konzultaci s kraji, a myslím, že i po několika interpelacích na pana ministra dopravy Havlíčka, jsme se rozhodli podat pozměňovací návrh, aby stát kompenzoval tyto významné výpadky tržeb ve výši 1,3 mld. korun.